Děkuji, dobré odpoledne.

Zavádí se v oblasti pandemie. Nikoliv stav nebezpečí. Že tam ta pravidla nejsou.

A je tam i výčet toho, co mu umožňuje.

Nemůže. V tom zákonu to takto není napsáno. Nezlobte se na mě. To je neznalost principu právního státu. Já nemůžu dělat věci svévolně. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Juránek bude reagovat s faktickou poznámkou.

Děkuji. Já se v každém případě obrátím nejprve na Poslaneckou sněmovnu, a já jsem to neřekl nahlas, ale jsem prostě přesvědčený o tom, že tady je zapotřebí hledat cestu, kterou hejtman může udělat. A tak jak jsem mluvil na začátku o příkladu starostky, která není schopna zařídit si masku třetí kategorie, tak chci říct, že hejtman má úplně jasně vystavenou cestu, když nemůže použít své věci, a já jsem to tady zdůraznil, může zvednout telefon a může zavolat ministrovi vnitra. Ale druhá věc je, že jsem tady byl označen, že se nevyznám v tom zákonu.

A nechtěl jsem to říct. A já jenom prosím, abyste se vy sám podíval na věci, které souvisí s tímto zákonem, a abyste se zeptal i svých podřízených, kteří by byli velmi rádi, kdybyste jako hejtman postupoval v rámci krizového zákona a kdybyste byl odvážnější. To znamená, já jenom tady chci říci, že zase od toho odcházím pryč a říkám, není to důležité. Pan hejtman určitě se bude nějakým způsobem bránit a já mu to nechám, už znovu nebudu odpovídat. A rozumím tomu. Je mi líto, že je zrovna před volbami. Ale já teď říkám padni komu padni. Děkuji. Myslím si, že součástí funkce hejtmana je i odpovědnost.

Až by došlo k situaci, že nejsme schopni logisticky zajistit veškeré nemocnice, veškeré jednotky intenzivní péče, zásobování a věci, které s tím souvisejí, pak bych o tom neuvažoval ani minutu. Ale nic takového se nestalo. A chtěl bych vám říct, že ten pan Curylo, o kterém mluvíte, pan první místopředseda, je také prvním místopředsedou bezpečnostní rady kraje. Takže bych chtěl říct, že to, co jste řekl, není pravda. Nedalo se nic víc dělat, pouze za předpokladu, že by se vyhlásil nouzový stav nebo stav nebezpečí. A dopady takového stavu jsou výrazně horší než to, co se dneska děje. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Vondráka.

Takže když budete čekat na plné jipky, tak už bude pozdě.

Zatím jsme na polovině toho z hlediska obsazenosti nemocnic, co bylo v měsíci březnu a dubnu. Takže zatím situace k vyhlášení stavu nebezpečí nenastala.

Takže bych řekl, že je třeba se podívat na reálná data a fakta.

Děkuji.

Hezké odpoledne, dámy a pánové.